Bude další velká obstrukce, jejímž cílem je, aby tato Poslanecká sněmovna nemohla projednávat střet zájmů. Já vás prosím a žádám prostřednictvím pana předsedajícího, vzpomeňte si na svoje volební sliby neblábolit, velkými písmeny NEBLÁBOLIT tam bylo napsáno. Pojďme se věnovat tomu, co máme na programu schůze, k interpelacím se dostaneme v příštím jednacím týdnu, a dokončeme ten důležitý zákon, který je potřeba k tomu, aby všichni politici byli vůči veřejnosti transparentní a veřejnost a novináři se mohli dostat k majetkovým přiznáním a byla vyloučena koncentrace mediální, politické a ekonomické moci. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Ano, jsme tady v situaci, která není jednoduchá, ale máme tady premiéra, který chodí pravidelně na interpelace.

Ale fakt říkejte ty věci otevřeně.

A já říkám, my tady jako vláda chodíme na interpelace.

Je 9 hodin ráno, šestý den ruské krize, začínají sněmovní interpelace.

Interpelace ani nezačaly.

Já chci, aby se za vládu komunikovalo, odpovídalo.

Můžete, dělejte ji, posílejte interpelace i písemně, budeme na ně rádi odpovídat.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Ano, právo na interpelace je zakomponované v Ústavě a zároveň je také v jednacím řádu jasně napsáno, že interpelace probíhají ve čtvrtek, pokud je to jednací den dané schůze. Vzhledem k tomu, že tato schůze, která teď probíhá, byla ve středu přerušena do pátku, tak ve čtvrtek nebyl jednací den. Proto jste opravdu žádné právo na ty interpelace ani nemohli mít. A jak to s těmi interpelacemi bylo, tady popsal jak pan vicepremiér Jurečka, tak pan kolega Michálek. Je to velmi jednoduché. To, že byla svolána mimořádná schůze, nebylo vůlí nás, koaličních poslanců, ale bylo vůlí vás a hnutí SPD, tedy opozice. Máte na to naprosté právo, to vám nikdo neupírá, a také předsedkyně Sněmovny je povinna tu schůzi v nějakých lhůtách, které určitě znáte, svolat. Byla svolána na čtvrtek tak, jak to jestli se nepletu pětkrát nebo šestkrát učinil v minulém volebním období předseda Vondráček. Takže ta čísla hovoří jasně, a když se podíváte na to, jakým způsobem odpovídají ministři této vlády na vaše dotazy, tak my, kteří jsme tady seděli v minulém volebním období, tak všichni a já doufám, že i soudný poslanec hnutí ANO tohle dokáže posoudit vidí ten diametrální rozdíl ve věcnosti odpovědí, které dostáváte vy a které jsme dostávali my, zvláště od tehdejšího premiéra, současného poslance Andreje Babiše, kterého tady člověk téměř nevidí v této Sněmovně, přestože je poslancem. Cítím naprostou bezmoc, naprostou bezmoc v situaci, kdy tady je program, který máme projednávat, a nejenom novelu zákona o střetu zájmů tím to přece dneska nekončí. Dnes pokračuje schůze Poslanecké sněmovny do 14 hodin, máme tam další zákon, zákon o EET, máme tam další zákony v programu, to není o jednom bodu, a to všechno vy obstrukčním chováním vašeho poslaneckého klubu dneska odmítáte připustit, odmítáte to, abychom projednávali nejenom zákon o střetu zájmů, díky kterému, a mě to velmi mrzí, opravdu a jsou to právě prioritně přece poslanci, senátoři, ministři, kteří mají strpět to, že lidé vidí jejich registr oznámení, jejich majetková přiznání tak nerozumím tomu, proč tímto způsobem jste to obstruovali, už když jste byli ve vládě. Nepřipustili jste, aby ten zákon tady byl projednán, a to na té pracovní skupině seděli vaši zástupci, tehdy zástupci hnutí ANO i sociální demokracie.